Děkuji za slovo.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany dr. Jakuba Landovského, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 633, vzala na vědomí. Děkuji, pane zpravodaji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana zpravodaje, aby konstatoval tu část usnesení, abychom o ní mohli hlasovat. Děkuji za slovo.